Co bohužel zapracováno nebylo, je navrhovaná úprava, nebo odstranění tedy navrhované úpravy povinně tříčlenné správní rady.

Zkrátka vytváří se různé řetězce akciových společností, které mají monistickou vnitřní strukturu.

To není jenom, že ty lidi musíte zaplatit.

To znamená, tento pozměňovací návrh nevymýšlí vůbec nic nového, on zachovává současný stav v souladu například se stanoviskem Nejvyššího soudu a společně také s úpravou, která je běžná v jiných zemích.

A další pozměňovací návrh se týká velmi drobné legislativně technické úpravy, kterou doporučuje Notářská komora a kterou jsme nestihli zapracovat, nezvládli zapracovat v ústavněprávním výboru. K návrhu se přihlásím v podrobné rozpravě.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem se díval teď do systému Poslanecké sněmovny. Tento tisk byl postoupen do prvního čtení někdy v červnu minulého roku.

Tohle právo totiž z té nové úpravy obchodního práva nebo obchodních korporací v roce 2012 vypustila tehdejší Nečasova vláda. Nám se ve spolupráci s odbory podařilo toto důležité právo obhájit a zachovat. Ke stejné situaci došlo i s novým návrhem na změnu zákona o obchodních korporacích, jehož novelizaci nyní právě projednáváme ve druhém čtení. ČSSD nevidí žádný důvod, proč by bylo nutné právo, důležité právo zaměstnanců volit své zástupce do dozorčí rady akciových společností vypustit.

Zastupování zaměstnanců v řídicích orgánech obchodních společností je významným evropským základním právem, které je mimochodem zakotveno v Chartě základních sociálních práv zaměstnanců EU a má rozsáhlou tradici v právních řádech celé řady evropských států včetně, jak už jsem řekl, právního řádu státu našeho. Jsem přesvědčen tedy, že tento důležitý institut má smysl, a byl bych rád, aby byl zachován v zákoně o obchodních korporacích v nezměněné podobě. Já také děkuji. A nyní prosím paní poslankyni Maříkovou a připraví se pan poslanec Benda. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo, pane předsedající.